A samozřejmě hnutí ANO nebude hlasovat v tomto bodu žádným způsobem, protože skutečně tady může dojít k porušení nějakých pravidel pro hospodaření s finančními prostředky státu. Děkuji.

Děkuji. On to v podstatě řekl už můj předřečník, takže já budu jenom velmi stručná a jenom bych opravdu zraky Sněmovny ráda obrátila k zákonu, k jednacímu řádu Poslanecké sněmovny, strana 62, § 77 odst. 5 já vám ho přečtu: